Evo kolegice i kolege nastavljamo sa sjednicom kako smo se i dogovorili i slijedeća replika je poštovanog zastupnika Klisovića. Poštovani kolega Bulj, ja sam veliki pobornik zdrave hrane. I jako sam oprezan kad se govori glikosufatu ili drugim herbicidima kao i o GMO hrani. I to je dobro. No, svjesni smo svi broj jedan da hrvatska poljoprivreda nažalost koja proizvodi poprilično zdravu hranu nije konkurentna. Drugo, svjesni smo da naši građani kao potrošači kad dođu u dućan tada gledaju što je jeftinije i vrlo često su jeftinije namirnice koje su GMO obrađene ili tretirane različitim herbicidima. E sad, ako ne promijenimo takav trend i takav pristup građana nećemo napraviti ništa. Samim zakonskim ograničenjima možemo malo usmjeravati stvari, ali ne dovoljno. Dakle, ključna je edukacija, evidentna i zato kad smo predlagali i uvodili zdravstveni odgoj i to je trebao biti dio zdravstvenog odgoja.

Kolega Klisoviću meni je bio interes da ja predložim ovaj zakon jer već se godinama i u Europskom parlamentu, a i u drugim državama raspravlja o štetnosti glifosata, da naš narod razumi to je cidokor pojednostavljeno da ljudi koji se tim tretiraju da znaju o čemu se radi i o ovome triba raspravljati. Jedan ogromni problem u RH vi ste ga dobro dijagnosticirali je šta mi dajemo nikad više sredstava, poticaja u poljoprivredi, a nikad manja proizvodnja i nikad veći uvoz poljoprivrednih proizvoda pa primjer svinjetine uvozimo milijardu kuna, a 2,5 milijarde EUR-a uvozimo prehrambenih proizvoda i uglavnom ta svinjetina koju uvozimo se hrani sojom koja je u Južnoj Americi tretirana tj. koja je otporna na cidokor ili glifosat.

Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Bulj, šta je protivnik napretka u smjeru boljeg i snažnijeg korištenja zdrave hrane? Sustav u kojem jedino cijena predstavlja metar po kojem građani biraju hranu, a ne znaju odnosno ne vidi se nigdje da postoje skrivene prednosti organski uzgojene hrane, ekološke i da postoje skrivene štetnosti konvencionalne jeftine hrane. Kad bismo našli načina da to vrednujemo kroz označavanje hrane onda bi naš poljoprivredni proizvođač koji radi na malim površinama naša se u bitno boljoj situaciji. I onda bi on mogao, jer ljudi su spremni platiti više za kvalitetnije, jer kad se razbole onda plaćaju čudesa za kojekakve prirodne preparate. Kolega Dobroviću ono što ste rekli vi se i bavite u svom životu ste se posvetili poglavito ovaj otpadom i načinom gospodarenja i svjesni smo koliko bacimo komposta koji bi trebao biti kompost koliko bacimo, da taj samo dio iz segmenta izdvojimo i da damo kao nagradu seljaku koji će se baviti proizvodnjom u kompostanama koje nemamo, taj seljak bi već bio na plusu i bio bi ojačan organski. Međutim, je činjenica da u RH imamo smanjenu poljoprivrednu proizvodnju dok imamo, ponavljat ću to non stop, ogromne poticaje.

Ne, onda otvaram raspravu i prvi u ime Kluba zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku će vrijeme podijeliti poštovana zastupnica Sabolek i poštovani zastupnik Lovrinović. Najprije poštovana zastupnica Sabolek, izvolite. poštovani građani, kolegice i kolege pa zapravo je bilo zanimljivo i neki dan čuti kako predstavnici Vlade tvrde da glifosat nije opasan za ljudsko zdravlje. Ja ne znam da li je trebao neki jači dokaz o kancerogenoj štetnosti glifosata od sudske presude u SAD-u, dakle koljevci glifosata, Bayer koji je kupio zloglasni Monsanto suočen je trenutno sa 8.000 privatnih tužbi. Monsanto je znao da glifosat izaziva rak i druge bolesti ali je pokušao spriječiti javnost da se to sazna. Bivši kalifornijski profesionalni vrtlar gospodin Johnson umire od raka nakon što je nekoliko godina koristio herbicid Ronudup na bazi glifosata, tužio je Bayer Monsanto i 2018. godine pristao na konačnu presudu u visini odštete u iznosu od 78 milijuna dolara. Johnsonov slučaj bio je prvi koji izravno povezao poznati herbicid Ronudup sa smrtonosnim rakom. Bayer koji je kupio Monsanto Ronudup suočen je sa oko 8.000 tužbi. Dionice Bayera izgubile su više od 10% vrijednosti samo u 2018. godini od kako je naložena isplata prve odštete. Dakle ponavljam pitanje je li potreban neki jači dokaz o kancerogenosti glifosata? Ne znam zašto ga ne zabranite, možda branite interese njemačkog diva Bayera jer je vaša stranka u vezi vazelskom i servilnom položaju u odnosu na Europsku uniju u kojoj otvoreno i očito šefuje upravo Njemačka, branite se da je Europska agencija za sigurnost hrane provela niz istraživanja koja nisu dokazala kancerogenost takve tvari pa je Europska komisija produžila njegovu upotrebu do 2022.-ge godine. Europska komisija nije smjela dopustiti daljnju upotrebu glifosata na temelju tajnih studija financiranih od strane samih industrija u čijoj su izradi sudjelovali ljudi koji ne žele javno objaviti svoje interese. Osim toga, vi iz Vlade prešućujete da mnoge zemlje članice Europske unije zabranjuju glifosat ne čekajući Direktivu Europske komisije, na primjer Austrija, ona je zabranom prkosila pravilima europskog tržišta, no danas ona ima i najveći udio organskih poljoprivrednih posjeda u Europskoj uniji. Također prešućujete da postoji otvoreno pismo 93 vrhunska europska znanstvenika koji argumentirano ukazuju da je Europska agencija za sigurnost hrane kao dokaz o sigurnosti upotrebe glifosata citirala rezultate istraživanja financiranih od strane same korporacije. Također prešućujete da je UN-ova međunarodna agencija za istraživanje raka još u 2015.-oj godini klasificirala glifosat kao vjerovatno kancerogen za ljude. A što ćemo sa korporativnom GMO poljoprivredom ovisnoj o glifosatu koja osim što nas truje, dovodi do propasti malih i srednjih poljoprivrednika? Možda režimska HDZ-SDP-HNS aliansa upravo zbog toga godinama sustavno uništava našu nacionalnu poljoprivredu te iseljava Slavoniju. Što ćemo sa znanstveno empirijski dokazanim smrtonosnim utjecaju glifosatu na pčele bez kojih je ljudska vrsta osuđena na propast. Ne skrivajte se iza Europske komisije, hitno zabranite glifosat, ne uništavajte zdravlje građana i lokalnu ekonomiju vlastite države. Izvolite. Hvala. Poštovane kolegice i kolege, ispred Stranke Promijenimo Hrvatsku želim podržati, iskazati podršku ovom Prijedlogu Zakona za zabranu korištenja glifosata u Hrvatskoj, i ovo je pohvalna inicijativa zastupnika Mire Bulja, dakle da predlaže da se zabrane jednostavno upotreba glifosata. Međutim mi vidimo već ovdje u raspravi da vladajuća koalicija je protiv toga znate, zanimljivo je zašto su zastupnici vladajuće koalicije protiv ukidanja glifosata, naravno oni dokazuju pozivajući se na druga neka mišljenja, pa da to i nije tako loše, znači pošto su glifosati vezani prije svega, ovi herbicidi znači, u obliku herbicida, za GMO biljke koje rastu, onda oni kažu pa dobro kod nas se ne siju toliko GMO biljke, međutim nitko živ od nas ne zna u kojoj mjeri i gdje na kojim njivama se sije soja GMO ili nešto drugo, jer ona je prenosiva vjetrom i tako dalje, i tako dalje.

Da bi ona bila eko oaza Europske unije i time, znači popularizirali našu zemlju kao zemlju zdrave hrane, zdravog života, onda moramo osigurati zdravu hranu i zdrav život. Možemo mi sada pozivat se na ova ili ona istraživanja o utjecaju ovog glifosata u obliku herbicida zbog kojeg je u Americi donešene presuda za jednog vrtlara da mu se isplati 290 milijuna dolara, jer je čovjek obolio od raka neizlječivo. Zato predlažem svima onima koji su za upotrebu ovog herbicida da se prijave i u eksperimentalnu grupu ovdje u Hrvatskoj, da na njima se testira znači kako će djelovati ovaj herbicid, jer su talijanski konzorcij instituta je radio istraživanje na štakorima i pokazalo se nakon istraživanja da je utjecat tog herbicida vrlo štetan, opasan, dovodi do hormonskog, hormonalnih poremećaja, problema u probavnom slučaju i tako dalje, i tako dalje. Uvijek će se naći barem jedan ajmo tako reći argument ... [[Govornik se ne razumije.]] ima nešto kod toga i dobro, pa ako je dobro pristanite, budite u eksperimentalnoj grupi pa ćemo mi poslije vidjet kako na vama djeluje jel tako, to je najpoštenije jel, jer ako ste toliko uvjereni pa prijavite se brate ono, a nemojte eksperimentirat na hrvatskom narodu jel. Znači vi ovdje kažete nećemo, ali vi sigurno ne kupujete tu hranu tamo po onim jeftinim centrima, vi sigurno to ne, i vi tražite okolo, znam po nekima od vas, idete po selima, raspitujete se, kupujete, a onda kaže ovima, i što je ovdje najzanimljivije, masovno se kupuje ovaj herbicid, prvo objašnjenje u anketi je bilo zato što je jeftin, on je vrlo jeftin vidite, ali jeftin herbicid ili ajmo tako reći, ja ga mogu nazvati ... [[Govornik se ne razumije.]] i otrov, ono što je jeftino i služi za proizvodnju nečega, hrane, postaje poslije preskupo u zdravstvenom sustavu za liječenje tih, ne tih istih ljudi, nego građana koji konzumiraju hranu jer se taj glifosat preko bilja koje jede životinja, ona se zadržava u mesu, mi ga jedemo, dolazi u naš organizam jel. Dakle, ja imam vrlo jednostavan prijedlog gospodo, ako ste vi toliko uvjereni i vi ste promotori glifosata, ovih herbicida u Hrvatskoj, evo, obvežite se, pozivam vas, već danas se potpišite za eksperimentalnu skupinu i na vama nek se testira sve što je. Ali gledajte, u EU 9 zemalja je bilo protiv toga. 18 za. Hrvatska je bila protiv, pa koga vi ustvari zastupate, tamo ste bili protiv, ovdje ste za. Mislim malo ste konfuzni vi iz vladajuće koalicije, nije mi jasno što se događa, je li to pred sutrašnje, preksutrašnje izbore možda neka, neki poremećaj, ali ne znam ovdje što se događa. Prema tome, kada govorimo o koronavirusu, vidite i to je povezano, sve je to povezano. Evo, na granici prolaze ljudi, policajci, carinici, imaju neke rukavice, one gumene, plastične, uzimaju putovnice, preko putovnica oni prenose praktično drugima virus. Pa zašto ne uzmete bar kodove one ručne pa preko stakla odmah skenirate putovnicu, ne mora čovjek ni izlaziti, itd., isto tako, pregledati robu koja prelazi, to su ogromni problemi na granicama. Znači ne vodi se bitka protiv koronavirusa samo u stožerima. No, da se vratim ovoj temi glifosata, herbicida, itd. Pa mi smo mala ekonomija. Ja sam po struci ekonomist, kao što znate. Hrvatska u proizvodnji masovne hrane nikakve šanse nema. Nikakve šanse. A uporno proizvodi samo kukuruz i pšenicu i onda kaže trebaju glifosati, tko će to kositi, tko će ovo, itd. Mi možemo opstati, ako smo rekli da budemo zelena oaza, eko oaza EU-e, zdrave hrane, samo na proizvodnji zdrave hrane koja će biti skupa.

Kaže znate, naša strategija je da prodajemo najskuplji losos.

E to je pitanje za Hrvatsku. Hoće li hrvatska poljoprivreda se natjecati u proizvodnju onog gdje ne može se natjecati jer prosječna površina u EU-i po farmeru je 100 hektara. Europska poljoprivreda bi završila za godinu dana, svi traktori i motike bi se trebale pobacati u Atlantik kad bi se otvorila sloboda nad, razmjene između američke poljoprivrede i europske. Ne može konkurirati. Prema tome, ona je visoko znači subvencionirana i uživa posebnu zaštitu države. Pa u tom smislu, mi iz stranke Promijenimo Hrvatsku znači podržavamo ovaj prijedlog zakona. on govori o stanju svijesti, on je jedan poziv za zdrav život, za naše potomke, a s druge strane, recite vi meni. Tko kontrolira na ovih 33 tisuće hektara najplodnije poljoprivrednih površina u Hrvatskoj koje je preuzeo od Agrokora Fortenova, čime oni tamo špricaju i čime prihranjuju, čime, što oni tamo rade? A vi koji ste stručnjaci, posebno za agrar, vi znate iz godine u godinu da se sloj humusa na hrvatskim poljoprivrednim površinama smanjuje. Da li gnoje, a imaju 33 tisuće hektara najplodnije zemlje u Hrvatskoj. Dragi građani, stalno mi pišete i već mi to pomalo iritira, ne vi svi. Ma ne govorim ja kolegama ovdje, dragi građani, ja vama šaljem poruku, šaljem vama dragi građani. Pa zato smo tu kad dođu izbori, jednostavno je pitanje, hoćete li ovako više živjeti ili nećete. Hoćete li da nas truju ili nećete. Hoćete li da ovu zemlju uredimo ili nećete? Ako hoćete da ju uredimo, onda najviši broj ljudi koji ovdje gledate ovdje ne smije nikad više bit, znate. Nikada. Tako u staroj Grčkoj bio ovaj jedna praksa da na kraju godine su demos, znači građani su birali najgoreg političara ili najgore i onda, koga bi označili takvim, on bi bio protjeran iz zemlje. To je taj ostarcizam, ostracizam. Ja mislim da bi ovdje trebali autobusi. Ali, riješimo to građani na sljedećim izborima, riješimo se ovih ljudi i uspostavimo jednu novu politiku da promijenimo Hrvatsku, da našoj djeci osiguramo, nama i našoj djeci da osiguramo zdrav život jer koje god područje mi otvorimo, pokrenemo, mi vidimo nered, kriminal, korupciju, neznanje.

Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Evo ja bih kao predlagatelj zahvalio kolegi Lovrinović i kolegici Sabolek što su u ime svojih, u ime svog kluba podržali ovaj zakon, a u biti interes prijedloga ovoga zakona, uz ono što sam predlagao do sada, zabrana poljoprivrednoga, prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima jer znamo da ističe moratorij i znamo da su iseljena ta područja, naša ruralna, da zabranimo poljoprivredno zemljište, kao što je napravila Mađarska, dao sam i bio prijedlog o zabrani, zakonski prijedlog o zabrani uvoza, prijevoza, prodaje i trgovine GMO proizvoda i proizvodnje. Pred europskim čimbenicima, kako kažete, glasali ste za tj. protiv ovaj upotrebe glifosata, to je za zabranu, a ovdje ste protiv. I sad se stvarno postavlja pitanje i ja sam predložio da, dao prijedlog o zabrani GMO-a, kao što sam rekao, prijevoza, uvoza, trgovine, prodaje i ovaj proizvodnje, nažalost to nije podržano ovdje.

Znači, do čega mi dovodimo? Mi imamo istraživanja na pčelama u Kanadi, znači kanadski znanstvenici su proveli opsežno istraživanje prisutnosti glifosata u medu. Prikupili su oko 200 uzoraka medom širom Kanade slučajni uzorak, a u njih 197 otkrili su, ovaj izmjerili su velike količine glifosata. Znači, gdje je Međunarodna organizacija za istraživanje raka smatra vjerojatnik uzročnikom raka i gdje Mosanto i Bayer gube, to je sad Bayer, gube ogromne novce zbog oboljenja ljudi. I sad se mi pitamo, a o dječjoj hrani ću drugoj govoriti, o pronalasku u dječjoj hrani glifosata. Znači, mi ovdje sad postavljamo pitanje dal smo mi zaista pokusni kunići il ćemo tu poljoprivrednu zemlju, poglavito neobrađenu, obrađivati uz, znači govorim uz, obrađivati da proizvodimo ekološki čistu hranu, 790 000 četvornih kilometara imamo neobrađenog zemljišta i da tu proizvodimo hranu i da se borimo za opstanak ljudi na tim područjima, mi danas imamo najmanju proizvodnju po svim pitanjima, a uvozimo najviše prehrambenih proizvoda i to koji su u biti otporni na glifosat ili životinje koje su jele to, ovaj tu hranu ili uvozimo tu hranu. I sad se postavlja pitanje, kolega iz HDZ-a g. Bulj odakle vama pravo to predložiti? Zato što živim u područjima gdje ljudi biže, gdje nije navodnjeno sinjsko polje, sve je pod korovom, nikoga nije briga za te ljude, a dok se izdvaja ogroman novac za poljoprivredu, a mi nikad više ne uvozimo. Imamo stručnjake znači, 200 ljudi stručnjaka, koji kažu da je opasan glifosat, imamo našega čovjeka stručnjaka koji upozorava da triba hitno zabranit, imamo Austriju, Donji dom koji je donio odluku o zabrani glifosata i to je uputila svim državama EU. Imamo znači Macrona koji je rekao da će zatvoriti, u Francuskoj da će zabraniti glifosat, međutim nije, sada su lokalni čelnici, 100-tinjak lokalnih čelnika zabranilo glifosat. Šta nama triba? Održivi razvoj. Kolko samo biootpada završi u, u, u, u, na, na, na mješovitom otpadu u katastrofi, samo da to napravimo kompost i damo našim poljoprivrednicima, mi smo uštedili poljoprivrednicima i omogućili im zbog, zbog nestanka toga komposta, omogućili smo im da, ovaj imaju jeftiniji proizvod, samo da imamo kompostane. Međutim, ovdje se gura Monsantov proizvod i ti tvrtki koje, i drugi tvrtki naravno koje plasiraju na tržište, Monsanto je prvi počeo i tako je njihovo sjeme.

Poštovani g. potpredsjedniče u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku i Živi zid tražim stanku od 10 minuta koja se odnosi na ovu temu. Pitanje nacionalne sigurnosti kao što je virus korona pitanje nacionalne sigurnosti, tako je i kvaliteta hrane, a koja se odnosi na glifosate jer glifosati su sadržani u mesu, dakle da o tome se konzultiramo dodatno. Naime, proteklih godina tražimo, mi iz kluba tražimo izvještaj Ministarstva, znači, poljoprivrede i Ministarstva zdravstva da u narednih mjesec dana sačine preciznu analizu na vremenskoj seriji unatrag 10.g. otkako se intenzivno sve više uvozi hrana u RH, jer poznato je da mi izvozimo milijardu i 400 milijuna EUR-a, a uvozimo 2 milijarde i 400 milijuna EUR-a. Velika je količina mesa koje se uvozi, mi smo proteklih godina vidjeli da je ono problematičnog porijekla, u nekim slučajevima nitko ne zna koliko je staro, da li iz nekih strateških rezervi, godinama staro itd.

Prema tome, ne mora biti to 100%, ali ono bi nas sigurno upozorilo na trend na prvu, a onda nakon toga bi morala uslijediti precizna, znači istraživanja. Dakle, želimo kroz ovo zaštititi hrvatske građane, sve nas, našu djecu, ne želimo da se smeće uvozi u ovu zemlju po jeftinoj cijeni jel znamo da je uništavanje stare hrane od starog mesa skuplje nego, nego da ga daju džabe doslovno ili za 10 centi u EU jer je uništavanje skuplje.